Ano, zapsal jsem si váš návrh. Je to také procedurální návrh, o kterém budeme hlasovat. Zopakuji ho, budeme hlasovat o tom, aby se projednávání tohoto bodu odložilo na březnovou schůzi Poslanecké sněmovny. Já nemám protinávrh, ale abychom se vyhnuli tomu ten první návrh jsem nechal bez komentáře, předseda volební komise citoval zákon. Zákony platí.

Já souhlasím s tím, že jsme dospělí lidé a máme když tak preferovat své kandidáty, a ne poukazovat na chyby druhých.

Rozumím těm jakoby návrhům, ale je to opravdu v rozporu se zákonem, který dneska platí. Děkuji za připomenutí.

S faktickou poznámkou je přihlášena paní poslankyně Černochová. Prosím, máte slovo. Dobré odpoledne.

Protože pokud tady zaznělo, že údajně Člověk v tísni pomáhá lidem, tak myslím, že je zapotřebí se proti těmto slovům jasně vymezit. Pane kolego Foldyno, prostřednictvím pana předsedajícího, Člověk v tísni dlouhé roky měl svoje sídlo na Praze 2 v Sokolské ulici. Já jako starostka jsem s nimi organizovala různé sbírky pomoci, skutečné pomoci.

Pokud chcete na ně útočit, čiňte to někde jinde než na půdě Poslanecké sněmovny.

Takže vás vyzývám tímto, abyste se jim omluvil! Děkuji. Budeme pokračovat faktickými poznámkami v následujícím pořadí: elektronicky jsou přihlášeni pan poslanec Feri, pan předseda Stanjura a pan poslanec Plzák, z místa se přihlásil pan poslanec Foldyna a paní předsedkyně Pekarová Adamová. Pan poslanec Feri je na řadě s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Já budu mluvit k panu kolegovi Foldynovi prostřednictvím vaším.

To se na mě nezlobte. Pan předseda Stanjura stáhl faktickou poznámku. Na řadě je pan poslanec Plzák. Prosím, máte slovo. Dobré dopoledne. Já chápu, že se Člověk v tísni tady nemůže obhájit, ale obhájit ho přece mohou ti předsedové těch klubů, kteří tady vystoupí a řeknou, že jim nikdo nevyhrožoval.

Pan poslanec Foldyna s faktickou poznámkou. Máte slovo, pane poslanče. Děkuji za slovo.

Nemám se za co omlouvat. A to, že píše předsedům politických stran, že budou mít problémy v případě, že zvolí Křečka, to si myslím, že je docela vyhrožování nějakým způsobem.

A řekl jsem to, co jsem řekl. Předsedové, někteří předsedové politických stran dostali SMS, že budou mít velké problémy v případě, že zvolí Stanislava Křečka. Já ho budu volit už jenom proto. Děkuji. Paní předsedkyně Pekarová Adamová, faktická poznámka. Prosím, máte slovo. Děkuji vám za slovo, vážený pane předsedající. Ke kolegovi Foldynovi vaším prostřednictvím. Nedostala jsem žádnou takovouto zprávu. Je to klasický způsob dezinformační kampaně, pustit takto do světa někteří dostali možná. Je to taková ta klasická podprahová informace, podobná jako to vaše údajně, kterým nezlehčujete, jak sám říkáte, tedy nějak nekritizujete práci této organizace. Tak jenom aby tady zaznělo, není pravda, že by všichni předsedové stran dostali takovouto zprávu, že by nám bylo nějakým způsobem vyhrožováno, protože já jsem předsedkyně strany a ano, žádnou takovouto zprávu jsem neobdržela. Dámy a pánové, prosím o klid. Děkuji. Následuje faktická poznámka pana poslance Veselého.